Evidentně ne!

Ale já bych rád viděl ty jednotky!

V tom vás určitě podpoříme!

Ale to budou jen drobné. Bez toho, aniž byste sahali lidem na platy a důchody, zastavili výstavbu dálnic a silnic nebo osekali rozpočet armádě, tedy přesně to, co jste slibovali, že neuděláte, těch 80 miliard úspor prostě nedáte.

A víte, jaká byla inflace v listopadu? Proč? A proč?

A zemní plyn?

Takže ne, já nemám ten mobil. Samozřejmě jsou to nesmysly.

Víte, kolik například v říjnu, jaký tam byl nárůst pohonných hmot? No protože zkrátka ropu dovážíme.

Samozřejmě, velký vliv mají emisní povolenky a ty se staly předmětem spekulantů.

No a pojďme si tedy říct, a pan premiér to taky řekl ve svém projevu, že jsme měli způsobit inflaci tím, že jsme dali peníze lidem.

Takže co je to ta inflace? No tak, inflace je co?

Co tam rostlo nejvíc?

A postupně dneska, kolik vlastní občané České republiky našeho státního dluhu? A to je ta správná strategie.

Ano, bytů je málo a ceny stoupají. Je to logické.